Já se velmi omlouvám, pane předsedo. Zejména pana předsedu Laudáta poprosím o ztišení a další kolegy.

No a?

Pominu to, že je to právnická osoba založená za účelem zisku.

V tom okamžiku hrozí správní delikt, pokuta milion až dva miliony korun. To přece není vůbec normální.

A mnozí z nás na radnicích to konkrétně předvedli rozhodnutím, že se starají o sportoviště. Platíme tam v samostatné působnosti správce. Stačí tam platit někoho, kdo ohlídá, aby nedošlo ke zničení, a tak dále.

To jsou konkrétní kroky, které se dnes a denně dějí ve stovkách či tisících obcí a měst.

Tomu bych rozuměl.

A můžeme se bavit o tom, jestli nemáme v rámci rozpočtu částku navýšit.

Já je určitě nevidím v rejstříku sportovců. Ve svých obcích, krajích tyto informace dávají a předpokládám, že pokud dostávají dotace i ze státního rozpočtu, je to taky jedna z podmínek dotačního titulu. Proč Národní rada pro sport musí být v zákoně a není zřízena rozhodnutím ministra či ministryně? Proč přestupky?

Proč milion až dva miliony? Myslím si ale, že všechny věci, o kterých jsem mluvil, se dají opravit v průběhu druhého čtení lepší formulací, vypuštěním, přidáním a tak dále.

Registr smluv, registr přestupků, registr lékařů, registr učitelů.

A nedávejme sportovcům další a další administrativní povinnosti. Já se nedomnívám, že tam dochází k nějakému velkému úniku peněz. Možná jsou některé akce zbytečně megalomanské, možná by některé stadiony nebo haly mohly být menší, odpovídaly by více počtu obyvatel ať už ve městě, krajské, okresní či spádové oblasti, to určitě ano. Ale zejména pokud máme na mysli podporu činnosti oddílů mládeže, tak tam trenéři nemají buď žádnou odměnu, nebo velmi nízkou. To si řekněme. Takže nedělejme z nich zase sprosté podezřelé, kteří budou muset vykazovat tisíc údajů, a stát bude těch tisíc údajů kontrolovat, aby potom nějaké peníze poslal.

Děkuji za pozornost. Já děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Děkuji za slovo ještě jednou, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl reagovat krátce na vystoupení kolegy Stanjury.

A skutečně z kompetenčního zákona vyplývá, že ministr si národní radu může zřídit i bez zákona, a vřele to doporučuji.

Dokážu si představit, že paní ministryně stojí před úkolem rozdělit finanční prostředky, neinvestiční dotace, do jednotlivých sportů a do jednotlivých klubů. Jak na to půjde bez toho, aniž by věděla, kolik v daném klubu či v daném sportu sportuje sportovců? Do dnešních dnů se ministr musí opírat o informace, které dostává od svazu. Jenomže řada svazů přiznává, že vykazuje na Ministerstvo školství nepravdivé údaje.

A to je problém. To znamená, že potom informace, které přicházejí na Ministerstvo školství, jsou zkreslené a jsou nepřesné. My bychom potřebovali, a já bych se pro to přimlouval, aby finanční prostředky pro sport byly rozděleny férově podle skutečných stavů, podle skutečných počtů.